Dále Antonín Seďa zahraniční cesta, Pavel Šrámek zahraniční cesta a od 12 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Jiří Zemánek.

Dnes bychom se nejprve věnovali bodům z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.

Dále bychom případně pokračovali body z bloku prvního čtení. Jsou to zákony dle schváleného pořadu schůze.

Táži se, zda někdo má návrh ke změně programu. Prosím, pan poslanec Farský.

Já jsem se ho následně písemně zeptal, jestli by mi mohl říct, kdo těch pět zlodějů ve Sněmovně je. Odpovědět mi odmítl, proto jsem to nechal zařadit jako bod písemných interpelací, a když se potřetí v říjnu loňského roku na interpelace pan ministr Babiš dostavil, tak jsem tento dotaz vznesl i v rámci písemných interpelací. Odpovědi jsem se opět nedočkal. Zůstává tedy vyřčení z června loňského roku, kdy pan místopředseda vlády říká, že ve Sněmovně sedí pět zlodějů, ale zároveň je odmítá jmenovat a zároveň se odmítá omluvit. Půl roku na jmenování těch pěti zlodějů čekám a bohužel neúspěšně. I Sněmovna se vyjádřila ten říjen, že ji to zajímá, že chce znát těch pět zlodějů, anebo chce slyšet od pana ministra omluvu. Bohužel i na toto usnesení Poslanecké sněmovny z října loňského roku jsem se odpovědi se jmény nedočkal, pouze jsem se dočkal dlouhého seznamu emailů na neziskové protikorupční organizace, kdy jsem se jich měl optat na to, co mě zajímá. Nezbývá mi v tuto chvíli než požadovat potom, co jsem se tolikrát pokusil zjistit těch pět zlodějů ve Sněmovně, o kterých pan ministr Babiš ví a veřejně to takto proklamuje, tak poté, co půl roku odmítá sdělit jejich jména, už nezbývá jiné čestné řešení než to, že se Poslanecké sněmovně omluví. Já doufám, že všichni poslanci, kteří chtějí zachovat důstojnost Poslanecké sněmovny, teď budou hlasovat pro to, aby bodem po třetích čteních, tak aby nebylo narušeno projednávání této schůze, aby prvním bodem po třetích čteních byl zařazen bod Omluva Andreje Babiše Poslanecké sněmovně. Děkuji za podporu zařazení tohoto bodu, který je v zájmu všech těch, kteří se necítí zloději. Váš návrh jsem zaregistroval. Nyní pan poslanec Černoch se svým návrhem. Pro pořádek uvádím, že pro návrh máte pět minut. Hezké ráno, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Myslím si, že po včerejší snaze zařadit bod k migraci, informace vlády o migraci, potom, kdy se Sněmovna nebyla schopna domluvit, kdy tento bod bude zařazen, tak si myslím, že situace je natolik vážná a určitě si Sněmovna i občané zaslouží informaci o tom, jakým způsobem vláda České republiky postupuje v migraci, a proto bych si dovolil zařadit informaci vlády o migrační krizi na zítřek 21. ledna na 11. hodinu.

Táži se, zda někdo další se hlásí s návrhem na úpravu programu. Nikoho nevidím. V tom případě bych dal hlasovat o předložených návrzích. Pan poslanec Farský navrhuje, aby dnes po třetích čteních byl zařazen bod Omluva Andreje Babiše Poslanecké sněmovně. Přečetl jsem dobře návrh, který jste přednesl, pane poslanče? Námitky nejsou. V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh tak, jak byl předložen. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 22. Přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro návrh 70, proti 44. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím vás, kolegyně a kolegové, o ztišení. Vidím zde žádost o kontrolu hlasování, takže nejdříve bude provedena kontrola hlasování a poté budeme pokračovat dál v případě, že bude vznesena námitka.

Námitka vznesena nebyla.